Prosím, stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Stanovisko? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 205, přihlášeno 170 hlasujících, pro 70, proti 90. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 211, přihlášeno 170 hlasujících, pro 70, proti 91. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Hlasování číslo 212, přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 90. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Hlasování číslo 213, přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 91. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 215, přihlášeno 170 hlasujících, pro 69, proti 93. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 216, přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 93. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Hlasování číslo 218, přihlášeno 170 hlasujících, pro 70, proti 90. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 219, přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 91. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Hlasování číslo 220, přihlášeno 170 hlasujících, pro 71, proti 90. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.